Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Hlasování číslo 250, bylo přihlášeno 171 hlasujících, pro 71, proti 94. Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Hlasování číslo 252, přihlášeno 171 hlasujících, pro 70, proti 91. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 254, přihlášeno 171 hlasujících, pro 71, proti 90. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 256, bylo přihlášeno 171 hlasujících, pro 71, proti 92. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Stanovisko? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 266, bylo přihlášeno 171 hlasujících, pro 69, proti 96. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.